Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Koubek a připraví se pan poslanec Petr Bendl.

V tom případě odkládám jeho přihlášku a vystoupí pan poslanec Petr Bendl, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane premiére, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se zcela výjimečně, neboť nebývá mým zvykem, abych vystupoval se změnou programu, ale inspirovalo mě k tomu posledních několik dnů jednání Poslanecké sněmovny, kdy jsme se zabývali z mého pohledu opravdu hloupostmi, které Česká republika ke své prosperitě a budoucnosti vůbec nepotřebuje. Mám na mysli zákon o státních svátcích, který jsme včera, když nám jej vrátil Senát, úspěšně zamítli.

Proto si vám dovolím navrhnout vypuštění podobných nesmyslů z jednání programu, schválených jednání programu Poslanecké sněmovny, a to v první řadě bod č. 54, sněmovní tisk 763.

Bod 64 navrhuji ke stanovení přesného času a přesunutí na konkrétní dobu, neboť bod 64, pokud spolu můžeme takto diskutovat, pane předsedající, když jste mi do toho vstoupil, to je zákon o šlechtění a plemenitbě. To je zákon, který už si vlečeme několik schůzí za sebou. Zákon, který je důležitý, který aspoň ti z vás, kteří se orientují v oblasti zemědělství a vědí, že živočišná výroba a vše, co s ní souvisí, je pro Českou republiku podstatné.

Nebo variantně na úterý 3. 4. zase po pevně stanovených bodech, pokud nebudou, tak jako první bod. Protože myslím si, že by nebylo dobře, abychom tento zákon neprojednali. Naopak navrhuji vyřadit dva body. Už jenom poslouchejte název toho zákona: zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Už ten návrh zákona říká, že není něco úplně v pořádku.

Ale v důvodové zprávě je uvedeno, že kdybychom novelizovali zákon o elektronickém podpisu, musela by se významná část zákona novelizovat a některé paragrafy by byly nové, čímž by utrpěla přehlednost právního předpisu, proto musíme mít zákon zcela nový s názvem zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Považuji to za další z nesmyslů, který přišel na jednání Poslanecké sněmovny, a navrhuji vypuštění z pořadu tohoto jednání Sněmovny.

Týká se to všech složek státu, státních fondů, příspěvkových organizací, všech vysokých škol, všech výzkumných ústavů, krajů, svazků obcí, obcí a podobně a jde o podávání čtvrtletních informací o finanční situaci jednotlivých těchto subjektů, které jsem vyjmenoval. Čtvrtletně budou muset všichni posílat na Ministerstvo financí hlášení o tom, jak vypadá jejich finanční situace. A znovu zopakuji: složky státu, státní fondy, příspěvkové organizace, vysoké školy, výzkumné ústavy, kraje jako takové, svazky obcí a podobně budou muset povinně informovat, jak jsou na tom finančně třeba v partnerských projektech. Budou muset podávat zprávy, a podotýkám pod sankcemi, budou muset informovat Ministerstvo financí tyto instituce a podávat hlášení. Budou muset každých čtvrt roku, a některé věci jednou za rok, abych byl objektivní, i když to považuji za absolutní nesmysl, informovat Ministerstvo financí o tom, jaké finanční transakce a závazky tam probíhají. Velmi podotýkám, že se to týká samosprávných subjektů. Nepovažuji tento návrh zákona za něco, co by bylo přínosem, neboť všichni víme, že pokud si chce sáhnout Ministerstvo financí či kterýkoli z ministrů české vlády na nějakou informaci týkající se právnických osob, které ministerstva zřizují, a chce se o nich cokoliv dozvědět, a nejenom čtvrtletně či jednou za rok, ale i měsíčně či týdně, může to tak učinit z titulu svého rozhodnutí. Rozhodně k ničemu takovému nepotřebujeme další návrh zákona. Je to další byrokracie, další evidence, která nebude k ničemu. Nevím, k čemu takový zákon vlastně by měl vést. V důvodové zprávě se něco takového, řeknu, užitečného, k čemu Ministerstvo financí potřebuje čtvrtletní hlášení těchto subjektů, které jsem jmenoval, co s tím vlastně bude dělat a v jakém smyslu slova to může pomoct státnímu rozpočtu apod. Myslím, že stačí vždycky uzávěrka, z té jsou patrné jak závazky, tak pohledávky, tak jednotlivé rozpočty a detaily rozpočtu.

Proto navrhuji vypuštění bodu 47, potom také bod 54 a přesunutí na pevně stanovený čas bodu 63. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Dovoluji si tento bod navrhnout na středu 4. 5. odpoledne jako druhý bod po pevně zařazených bodech. Tento tisk si nepochybně zaslouží naši pozornost jednak tím, že byl podán před téměř dvěma lety, a jednak tím, že od té doby nebyl projednán ještě ani v prvním čtení.